82.

Prosím, aby úvodní slovo postupně přednesly paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a po ní paní ministryně pro místní rozvoj. Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nicméně tato úmluva nahrazuje asi 70 existujících námořních úmluv a doporučení, které přijímala Mezinárodní organizace práce od roku 1920 a v tom je zahrnuto také několik úmluv, kterými je vázána i Česká republika, protože ačkoli toto odvětví je samozřejmě pro Českou republiku méně významné, tak stále existuje nezanedbatelná skupina českých občanů, kteří pracují jako členové posádek námořních lodí. Takže je to vlastně i pro ně. Ta úmluva pokrývá, jako vždycky to je v takových případech, široké spektrum otázek včetně minimálních požadavků kladených na námořníky při práci na lodi, podmínky zaměstnání, ubytování, volný čas, stravování, zdravotní péči i sociální zabezpečení.

A jinak ty nejrůznější požadavky úmluvy už byly do vnitrostátní legislativy promítnuty v rámci novelizací, které už jsou schváleny, takže teď s tímto souhlasem nesouvisí žádné dodatečné dopady na státní rozpočet. Já děkuji paní ministryni. Prosím nyní, aby se slova ujala paní ministryně pro místní rozvoj. Píšou to tady.

Prosím, paní poslankyně. Já děkuji. Kolegové se smějí a já vím proč. Protože tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro sociální politiku a zrovna mně, protože toho námořníka mám doma, takže to spolu hodně diskutujeme.

Proč ne, paní zpravodajko, děkuji. Děkuji za vaše úvodní slovo a otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh stejně jako paní zpravodajka výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro sociální politiku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.